Děkuji. A to ať se to týká už samotných platových podmínek, nebo systému specializačního vzdělávání, který se velmi často mění a mladé lékaře tak uvrhá do chaosu. Vlastně sami mladí lékaři uvádějí, že častým důvodem pro odchod do zahraničí či mimo systém je nekvalitní a nedostupný systém vzdělávání. Proto především chceme usnadnit požadavky na splnění kmene nebo požadavky na jednotlivá akreditovaná zařízení a mnoho dalších. Každopádně o detailech se poté můžeme bavit na výboru pro zdravotnictví, nicméně k tomu potřebujeme, abychom posunuli a otevřeli zákon 95, který je zde už dlouho v prvním čtení. Proto vás tedy prosím o zařazení bodu 296, sněmovní tisk 1040, a to na příští středu 21. dubna jako první bod odpoledne. Děkuji.

Já jsem při svém cestování republikou zjistil, že v této zemi existuje segment služeb, který je systematicky likvidován touto vládou v rámci covidové krize, a je to segment, který dokáže vyprodukovat miliardy korun pro spoustu lidí, kteří se tomuto segmentu profesionálně jako svému zaměstnání věnují, a téměř to vypadá, že se chystá vznik dopravní divize Agrofertu, která si klade za cíl převzít byznys se zájezdovými autobusy v rámci České republiky.

A jak se tady neustále baví o různých dluhových pastech a podobně, tak my tady tisíce lidí, kteří souvisí s tímto byznysem, pomocí státu dostáváme do situace, kdy oni do těch dluhových pastí mohou spadnout. Tito lidé pochopitelně vědí, že mají v rukou určitou poměrně silnou vyjednávací kartu. Možná někteří z vás ví, že už přijeli do Prahy, že jich přijelo 800 autobusů, ale byli strašně slušní a těmi autobusy Prahou jenom projeli, a proto o tom nikdo neví, protože těmi autobusy pouze projeli a ty autobusy nezastavili ani na vjezdu do Prahy, ani na křižovatkách uprostřed Prahy, ani při výjezdu z Prahy. Já bych vám chtěl navrhnout, aby se jako třetí bod této schůze projednal bod o zajištění náhrad pro provozovatele zájezdových autobusů, protože pokud tento bod neprojednáme, tak já jako Lubomír Volný a Volný blok vám těch tisíc autobusů do Prahy přivezu a ty autobusy v Praze zastavím. Možná jste si někteří stačili všimnout, že když řeknu, že něco udělám, tak to udělám. Takže prosím vás, ve jménu vašich vlastních volebních preferencí podpořte dnes zařazení dnes třetího bodu jednání, kterým by mělo být sdělení ministra dopravy a sdělení premiéra této země pana Babiše ve věci náhrad pro provozovatele zájezdových autobusů.

A je tady opravdu velké podezření na to, že je tady finanční síla, která je chce nechat vykrvácet, finanční a politická, a která chce převzít jejich byznys. Takže můžeme sledovat, pokud tyto své voliče to prozatím nejsou voliči Volného bloku, pořád to jsou vaši voliči tak pokud tyto své voliče nepodpoříte, tak je možné nebo prakticky jisté, že vám přijedou za prvé ucpat Prahu, zablokovat Úřad vlády, zablokovat Sněmovnu, a za druhé, že vám to v těch volbách spočítají. To je první návrh, který bych chtěl projednat jako třetí bod této schůze. Jako druhý navrhuji prohlášení nebo usnesení Sněmovny o tom, že Sněmovna požaduje zrušení testů, povinných testů a povinných roušek na základních školách.

A víte, že já nejsem odpůrcem Číny všeobecně jako třeba tady Demokratický blok nebo někteří jiní členové této Sněmovny. Ale také vím, jaká je kvalita výroby zboží v Číně, a také vím, že když mohou vyrobit stovky milionů kusů něčeho a mohou na tom ušetřit, tak to prostě udělají.

Kdo se tady postaví a řekne: Já na to sázím celý svůj majetek, celou svou politickou kariéru, a jestliže za pět let nějaké dítě onemocní leukémií prokazatelně z toho, že použilo tyto testy, tak já se vzdám veškerého svého postavení a veškerého svého majetku? Je tady někdo takový? Takže je naší povinností tady v této Sněmovně, abychom si uvědomili, že došlo k dalšímu podvodu covidové mafie.

Proto navrhuji jako druhý bod dnešního jednání usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že požadujeme po ministru zdravotnictví a po vládě České republiky ukončení povinného testování žáků na základních školách a nošení roušek.

A co se týká těch čínských testů, tak minimálně by mělo být povoleno, aby si rodiče přinesli své vlastní testy, a ne aby jim to ředitelé zakázali a nutili je používat testy, které nemají žádný bezpečnostní certifikát, pocházejí z Číny a my opravdu nevíme, jestli karcinogenní látky, které byly použity při jejich výrobě, byly dostatečným způsobem z těchto testů odstraněny.